Děkuji za slovo. Druhé čtení zákona o vnitrozemské plavbě, první čtení bylo velice extenzivní. Na základě prvního čtení jsem se pokusil dát dohromady výtky tomuto znění a tyto výtky jsem zpracoval do dvou pozměňovacích návrhů, které jsem předložil garančnímu výboru. Garanční výbor jeden z nich přijal.

Tudíž garanční výbor, hospodářský výbor, po projednání přijal tuto výtku a v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru je tam omezen ten, kdo vede plavidlo, a to limitem jednoho promile.

Nic to nemění na ostatních právních předpisech, nic to nemění na tom, že stejná věc je řešena trošku jinak v protikuřáku, zákonu, který už tady byl zmiňován v prvním čtení. Stejná věc je, plno dalších věcí je řešeno stále v občanském zákoníku, a to nejvyšší i v trestním zákoníku.

Toto jsme taky předložili hospodářskému výboru. Ten se pro tento pozměňovací návrh nevyslovil, přijal pouze pozměňovací návrh bez vyjmutí těchto cest, tzn. na všech vodních cestách. Až v podrobné rozpravě řeknu i další pozměňovací návrh, který je spíše legislativně technický.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Ten první kompromisní návrh je stanovení určitého limitu, hranice.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Jana Krutáková.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu vedenému jako sněmovní dokument číslo 1512.